16.

Z pověření vlády návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Jedná se o vládní návrh zákona jednak o státním zastupitelství a jednak ve znění pozdějších předpisů, jako je trestní zákoník a trestní řád.

Tento úřad byl zřízen v režimu posílené spolupráce, ke které se zavázalo celkem 22 členských států. Hlavním cílem tohoto nového úřadu je trestní stíhání pachatelů Paní ministryně, já vás přeruším a vyzvu kolegy k většímu klidu případně k přenesení jednání do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte. je trestní stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady, tak jak jsem uváděla.